Protože to je indikátor aktivity vlády.

Dojížděly se pouze ty staré. Ano, to byla skutečně doba temna, byla to doba vaší vlády. A logicky to byl důsledek škrtů, škrtů, škrtů. Ta změna nastala na dopravě až po čtyřech letech.

Sto sedmdesát osm kilometrů.

Právě naše vláda.

Vaše vláda, a teď myslím vaše vláda skutečná, čili tato vláda, nemyslím ta, ve které jste byl a která zde udělala to dopravní Waterloo, tak jste si namalovali rozpočet na dopravu na 151 miliard korun, což si myslím, že je dobré číslo.

Předběžně si musí Ministerstvo dopravy půjčit, musí si je půjčit na úrok.

Sice to bude na čtyři, na pět procent a pak se uvidí. No, pak se uvidí, někdo to bude muset splácet toto, a to je to, co mi na tom vadí.

Víte, že budete potřebovat na ten desetiletý plán, který jste včera představili, 300 miliard korun ročně na dopravu? Takže mě by zajímalo, z čeho tento ambiciózní plán budeme a dopravně správný věcně z čeho ho budeme financovat? Mě to zajímalo.

A co do té doby? Takže vy holíte Ministerstvo dopravy a současně se chlubíte plánem, který nemáte krytý a ještě máte tu drzost, že říkáte, že v minulosti my jsme neinvestovali. Je to přesně opačně. Dále, co tam zaznělo včera, neuvěřitelné. Prosím, dobře poslouchejte, co teď budu citovat: